Jenom připomínám, protože samozřejmě ne všichni to musíte vědět, jde o velmi specializované centrum, v podstatě unikátní v rámci České republiky.

Pro státní rozpočet v roce 2017 byla schválena dotace pro tento ústav ve výši 60 milionů korun.

Bohužel počátkem roku 2018 Ministerstvo zdravotnictví z ne zcela jasných důvodů tuto dotaci zrušilo. Následně po určitém tlaku veřejnosti, ale i po návštěvě pana ministra ve Vysokém nad Jizerou byl sice ten dotační titul znovu obnoven, ale došlo ke zpoždění o jeden rok, což v praxi pak znamenalo jedno: Tak jak prožíváme stavební boom, tak vysoutěžená částka, kterou korektně poskytovatel nebo i zřizovatel vysoutěžil, o několik desítek milionů korun překročila předpokládanou cenu.

Reálně hrozí, že nebude moci být naplněn. Proto si dovoluji navrhnout a velmi vás prosím o podporu dofinancování 30 milionů korun k již schválené dotaci, tak aby bylo možné ten projekt uskutečnit v co nejbližší době. Ze svých finančních zdrojů dofinancovali rekonstrukci operačních sálů, parkoviště a některých dalších věcí. V tuto chvíli ale již nemají prostředky na to, aby tu zvýšenou cenu dokázali dofinancovat z vlastních zdrojů. Proto na vás apeluji a prosím vás, zvažte potom při hlasování schválit ve třetím čtení tuto 30milionovou dotaci navíc. Podle mého názoru se jedná o podporu velmi unikátního pracoviště, které se stará o pacienty napříč Českou republikou. A myslím si, že pacienti toto opravdu potřebují. Děkuji vám za pozornost. Prosím, máte slovo. Škoda, že už odešel pan ministr kultury, chtěla jsem reagovat na něj. Chtěla bych uvést na pravou míru jeho sdělení, že vystoupily někdy před lety. Příspěvky pravděpodobně přestaly platit dřív, ale ten krok se odehrál až k 1. lednu letošního roku. Nijak nezpochybňuji to, co tady říkal pan ministr, jsem za to ráda, protože ve svém důsledku vlastně pan ministr poprvé tady připustil, že UNESCO zpolitizováno bylo a je. Ostatně tvrdím to tady já po celou dobu, kdy přijímají jednu rezoluci za druhou. Jenom pro vaši informaci, těch rezolucí od roku 2009, protiizraelských rezolucí, bylo celkem 71.

Tak pak ano, můžeme říct, skutečně došlo k proměně, UNESCO přestává být politickou organizací, která zásadním způsobem vystupuje proti Izraeli ve prospěch Palestiny. Takže pokud k tomu dojde, já za to budu moc ráda, ale zatím k tomuto kroku B nedošlo. Takže nic to nemění na tom, že jsem tady načetla pozměňovací návrh, za kterým si stojím, a žádám vás tedy o jeho podporu.

Takže pan poslanec Feri dostane slovo. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Naše obecné stanovisko již odůvodnil pan předseda poslaneckého klubu Kalousek, ale já jsem se rozhodl ještě rozebrat jednu dílčí záležitost, která se mě jako mladého člověka týká, protože mí kamarádi jsou studenti a vztahuje se na ně takové to beneficium v podobě studentských slev.

A tak jsem postupoval i při přípravě těch jednotlivých pozměňovacích návrhů, tzn. kde bychom ty peníze mohli využít jinde, a představil jsem devět pozměňovacích návrhů.

Věřím, že ten závazek dodrží. To znamená, doufám, že se jí podaří stejné úspěchy jako jiným členům vlády, vyjednat u své kolegyně nějaké peníze navíc, takže 10 mil. na insolvenční úseky.

Takže se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 3808.

Tak nyní požádám o vystoupení pana poslance Zdeňka Ondráčka a připraví se paní poslankyně Jana Krutáková.